Ano, máme se nyní zabývat procedurálními návrhy. Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.

Vypadá to, že všichni, kteří chtějí vyjádřit svou vůli hlasováním, jsou přítomni v sále. Zahajuji hlasování číslo 54 a ptám se, kdo je pro vrácení návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Můžeme tedy přikročit k tomu, abychom přikázali předložený návrh výborům Poslanecké sněmovny. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o garančním výboru, tedy o výboru ústavněprávním.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům Poslanecké sněmovny. Má někdo jiný návrh? Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Ano. Takže pan zpravodaj nemá jiný návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán také k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Lhůta k projednání je podle zákona o jednacím řádu. Vidím pana poslance Birkeho. To už nemohu, protože jsme rozhodli a já jsem vyzval jaksi... Takže pokud jiný... Mezi body pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Je to společná schůze obou komor, která je tedy upravena zákonem, kdy předsedat bude předseda Poslanecké sněmovny a pozvánky posílá předseda Poslanecké sněmovny. Není to tedy akce pana prezidenta.

Protože tohle je naše pravomoc a je to náš předseda Poslanecké sněmovny! A já bych rád, kdyby plnil vůli Poslanecké sněmovny, nikoliv vůli jiné ústavní instituce, jakkoliv tak úctyhodné, jako je prezident republiky. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Já jsem to sem nechtěl zatahovat. Měl jsem na něj dotaz osobní, protože mi říkali europoslanci, že nemají pozvánky, tak jsem se chtěl zeptat, kde se stal zádrhel, ale to jistě pan předseda vysvětlí. Děkuji za slovo. Takže v tuto chvíli, o co se můžu podělit, administrativní nedopatření to není. Odpovědností Poslanecké sněmovny je pozvat všechny poslance, senátory a členy vlády. Ty ostatní osoby jsou hosté a hostitelem je Pražský hrad. Já nevím, kdo pozván byl a kdo nebyl.

Je mi nepříjemné, že v tom figurují pozvánky, na kterých jsem podepsán já, a musím to vykomunikovat s hradním protokolem. Ale pro tuto chvíli mám informaci, že pozvánky Poslanecká sněmovna rozeslala všem poslancům, senátorům, členům vlády. Budu zjišťovat další. Jenom abych tedy dovysvětlil a odpověděl na otázku, která tady padla.

Pane místopředsedo, máte slovo.

Já jsem tu informaci, která tady zazněla před několika hodinami, také dostal, ještě dřív, než byla medializována.